Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Zbyněk Stanjura a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Miroslav Kalousek.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane navrhovateli? V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.